Pokračujeme hlasováním číslo dvacet dva a to jsou návrhy I1 až I5 společně jedním hlasováním. Jedná se o pozměňovací návrhy pana poslance Výborného, kde se jedná o různé pozměňovací návrhy, které nicméně již jednou byly ve výboru pro životní prostředí a nebyly schváleny.

Povinnost původců odpadů využívat jediného přepravce určeného obcí.

Stanovisko zpravodaje? Zahájil jsem hlasování.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje?

Hlasování pořadové číslo 166, přihlášeno 93 poslanců, pro 19, proti 57. Takže pokračujeme hlasováním číslo dvacet pět. Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje?

Hlasování pořadové číslo 167, přihlášeno 93 poslanců, pro 17, proti 66. Hlasování číslo dvacet šest, návrh J1 je nehlasovatelný, byl přijat návrh A5 hlasováním číslo dvě.

Stanovisko zpravodaje?

Návrh byl zamítnut. Další návrh. Hlasování číslo dvacet osm.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje? Zahájil jsem hlasování.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje?

Hlasování pořadové číslo 170, přihlášeno 93 poslanců, pro 89, proti jeden. Další návrh.

Stanovisko zpravodaje?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje? Zahájil jsem hlasování.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje?

Hlasování pořadové číslo 173, přihlášeno 93 poslanců, pro 15, proti 44. Další návrh.

Stanovisko zpravodaje?

Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje? Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 175, přihlášeno 93 poslanců, pro 89, proti jeden. Návrh byl přijat.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje? Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 176, přihlášeno 93 poslanců, pro 30, proti 53. Návrh byl zamítnut.